Jak jsem uvedla, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala pod označením F, který se týká odkladu účinnosti. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Novotného označeném písmenem C, který podmiňuje předání majetku obcím jejich souhlasem. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A1, který se týká zachování VÚ Brdy. Stanovisko zpravodajky nesouhlas. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A2. Týká se převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní je tedy nehlasovatelným návrh pana poslance Zemka a můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise, který se týká zvýšení finančního zabezpečení nově vznikajících obcí, označený písmenem B. Stanovisko zpravodajky neutrální.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Poslední je pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka vyčleňující z VÚ Boletice další část území. Je označen jako písmeno D. Stanovisko zpravodajky nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku. Dovoluji si tedy navrhnout usnesení.